Důchodové nároky by tak při schválení této novely byly upraveny i horníkům, kteří nastoupili kdykoli později.

Tuto úpravu už samozřejmě není možné změnit a získat pouze nařízením vlády, ale musí se změnit zákon, to znamená tento zákon musí projít celým legislativním procesem a poté tedy bude projednáván na vládě a v případě, že se na něm vláda shodne, tak ho předloží do Poslanecké sněmovny. Já jsem samozřejmě připraven přijet do Moravskoslezského kraje, jsem připraven se sejít se zástupci horníků, jsem připraven je informovat o tom, co v tuto chvíli vláda dělá pro legislativní úpravy, které by měly respektovat fakt, že v této těžké práci není možné vydržet až do okamžiku stanoveného věku pro odchod do důchodu. Děkuji. Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Já jsem tady mluvil o nařízení vlády, které se připravuje a které jsem připraven podpořit. Je naprosto nezbytné, abychom se na ní dohodli v celé vládní koalici, a v tuto chvíli nás čeká jednání s koaličními partnery. Takže já to vidím jako cestu, kterou bychom se vydat mohli. Je potřeba zohlednit rozpočtové nároky, ale je potřeba také zohlednit sociální situaci, která v regionu existuje, otázku perspektivy těžby černého uhlí v Moravskoslezském kraji a naši schopnost reagovat na změnu podmínek, ke které tam dochází. Chci jenom připomenout, že pokud v minulých letech a v minulosti měly obdobné problémy některé regiony v západní Evropě, tak tam vlády připravovaly programy restrukturalizace, které se týkaly regionů, které byly postiženy útlumem těžkého průmyslu.

Myslím si, že bude potřeba hledat celkové řešení a celkový příspěvek vlády k rozvoji regionů a k otázce alternativy v oblasti zaměstnanosti. Musíme se dohodnout, kterým směrem půjdeme, jakým směrem budeme investovat finanční prostředky, jestli budeme schopni nabídnout těmto horníkům, kteří budou z dolů odcházet, nějakou jinou ekonomickou aktivitu za podpory vlády, anebo zdali bude užitečnější, abychom tyto finanční prostředky investovali do předčasných odchodů do důchodu, které by realizovala příslušná novela. Myslím si, že bychom to měli posoudit v celkovém kontextu, a pravděpodobně by vláda ve spolupráci, tedy zejména na základě spolupráce ministerstev průmyslu a práce a sociálních věcí měla připravit komplexní program, který by se týkal dopadů útlumu hornictví v Moravskoslezském kraji. Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane premiére, tento týden jsem měla možnost zhlédnout reportáž, ve které byla zdokumentována účast členů české vlády na jednání Rady Evropské unie. Účast spíše neúčast. Nechci tu prezentovat údaje týkající se jednotlivých ministrů, ale skutečnost, že mezi ministry máme i rekordmany, kteří Brusel ještě ani nenavštívili, zmínit musím. Absenci členů vlády vnímám jako závažný problém, který postavení České republiky v očích našich evropských partnerů v žádném případě nevylepšuje, naopak.

Co v této věci podniknete? Děkuji. Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokud jde o účast členů vlády na jednání jednotlivých rad Evropské unie, není to záležitost, kterou bychom mohli posoudit pouhým pohledem na docházku. Účast ministrů se totiž vždy odvíjí od témat, která se na radách probírají. Neznamená to, že na všech radách jsou i ministři ostatních členských států.

Tato vláda, kterou dneska Česká republika má, je proevropská a ministr, když se rozhoduje o prioritách svého programu, musí zvážit, nakolik je téma probírané na radě důležité a nakolik je oproti tomu nutné řešit domácí pracovní povinnosti. Pokud se ministr rad neúčastní, zastupuje ho ve většině případů odborný náměstek. Chci také zdůraznit, že rady nejsou jedinou příležitostí k řešení evropských témat a řadu aktuálních otázek řeší ministři vlády např. v rámci bilaterálních schůzek a samostatných jednání, které v Bruselu mají, a takovýmto způsobem jsme postupovali, zejména pokud jsme řešili otázku zákona o státní službě, pokud jsme řešili otázku přípravy na čerpání evropských fondů. Já jsem se osobně zúčastnil všech Evropských rad, které prozatím proběhly v rámci mého mandátu, který vykonávám jako předseda vlády. To znamená, na žádné Evropské radě nezůstalo české křeslo prázdné, mimo jiné také proto, že premiér v zásadě není zastupitelný na jednání orgánů Evropské rady. Chci také zmínit fakt, že např. paní ministryně Marksová byla na všech radách Evropské unie pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, z celkem pěti jednání byla na pěti.

Pan ministr Jurečka se za svůj mandát zúčastnil osmi rad pro zemědělství. Horší je účast pana ministra zdravotnictví, tam se uskutečnily, pokud vím, dvě nebo tři rady a pan ministr se jich neúčastnil. V každém případě pro mě je toto vhodnou příležitostí, abych na toto téma s ministry promluvil. Využiji k tomu nejbližší jednání vlády, kde vždycky na začátku vlády máme pravidelný bod aktuální evropská agenda, a požádám ministry, aby skutečně velmi pečlivě zvažovali svoji účast na jednání Evropské rady, a pokud jsou tam témata, která jsou pro Českou republiku důležitá, aby upřednostnili jednání Evropské rady před svými domácími povinnostmi. Pokud tam ovšem jsou témata, která nejsou pro nás prioritní jako pro Českou republiku, pak si myslím, že ministr má přirozeně právo, aby zvážil, co má z pohledu jeho agendy prioritu, jestli účast na jednání Evropské rady, anebo povinnosti, které má v České republice. Tolik jenom velmi stručně k reakci na vaši interpelaci.

Děkuji a paní poslankyně chce položit doplňující otázku.